Argumentovat množstvím lidí, kteří přišli k volbám... Největší počet lidí. K těm senátním, to už tady bylo řečeno, nejmenší počet lidí. Myslím, že obce trápí úplně něco jiného. A znovu říkám, mně extrémně vadí ten populismus, se kterým je to tady vytahováno, protože nejde o věc. Je to hloupý. Je to moc hloupý. A diskutovat se o tom samozřejmě dá. Vždyť k tomu může pan poslanec Okamura připravit nějakou přednášku a svolat k tomu seminář. Já se ho rád zúčastním, pokud mě pozve, pokud ho bude mít dobře připravený a bude mít nastudované ty systémy a případně pozvané i zástupce těch zemí, kde to funguje, abychom viděli všechny ty detaily a rozdíly, a dá si s tím tu práci... No tak proč ne? Ale tenhle návrh je tady populisticky jenom proto, aby se o něm psalo v novinách, aby všichni ti, kteří neznají ten systém, ty jemné nuance fungování veřejné správy, aby jim to bylo nabídnuto jenom jako kost, po které mají skočit. Ale člověk, který už sedí tady, by měl být natolik zodpovědný a měl by si natolik vážit České republiky, aby věděl, že kdyby něco takového vzniklo, tak se musí změnit celý systém fungování státní správy. A to v situaci, kdy obce potřebují zcela něco jiného, je naprosto nezodpovědné. Já vás moc prosím, abyste to stáhli.

Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pan poslanec Černoch.

Každý má nějaký program. A Úsvit přímé demokracie má program, který je zaměřený na přímou demokracii. A zdali je to správně, nebo není správně, tak je na tom, aby to právě projednala tato Sněmovna, aby se to dostalo do výborů, kde se to odborně zpracovává, kde se k tomu každý může vyjádřit. Děkuji. Další faktickou poznámku pan předseda Okamura a po něm je pan poslanec Adam. Máte slovo. Přece populismus nemůže být to, když plníme program, který jsme slíbili. Jestli tedy potom jsou populistické země jako Německo, Švýcarsko, Rakousko... Přímou volbu mají nejvyspělejší země světa i samozřejmě Spojené státy, když jdu mimo Evropu.

A nedávali jsme žádné politické zadání.

Děkuji vám, pane předsedo. A nyní tedy pan poslanec Adamec a připraví se po něm pan poslanec Beznoska. Takže já děkuji, pane předsedající. Já možná bych tady úvodem řekl pár vět.

Máme zastupitelskou demokracii, máme tady hodně malé obce. A de facto nejvíc pravomocí má zastupitelstvo obce.

To si myslím, že tady je trošku malý problém. Víte, ona vyhraje skupina politická strana, hnutí, nezávislí a místo toho, aby ti, co jsou druzí, třetí, poslední dali možnost vítězům, aby se pokusili sestavit tu obecní vládu, tak čím dál tím častěji se to děje právě naopak, že všichni slabí se spojí proti těm silným. Ty poslední volby byly toho důkazem.

A ta ignorace v současné době... Ona byla trošku vždycky, abych byl úplně upřímný... Ta ignorace toho vítěze mě irituje. To je potřeba tady říci. Ale na druhé straně k přímé volbě. Já si myslím, že je tady potřeba si také říci, co od toho starosty pak chceme.

Jen tak mimochodem, když se mluví o pravomocech starostů, tak já bych chtěl říct jednu věc. Starosta má dvě pravomoci. Žádné jiné pravomoci ten starosta nemá. A říkat, že starostu ovlivňují nějaké lobbistické skupiny zastupitelů, že mu vyhrožují, že ho odvolají na příštím zasedání zastupitelstva, tak to prosím vás není součástí reality.

A zastupitelstvo, podle mě ta koalice, ta by měla mít programové prohlášení a plnit ten program.

A byl bych na to velmi opatrný. Víte, ono to mělo taky svůj vývoj.